Vychází to opravdu z praxe.

Děkuji. Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Je to změna zákona o silničním provozu a doplňují se body 4 a 5, které zní: V § 18 odst. 7 se na konci textu doplňuje věta, která zní: V tunelu na dálnici lze stanovit nejvyšší dovolenou rychlost nejvýše 110 kilometrů za hodinu.

Účinnost se nahrazuje tímto textem: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 2020. Nyní dovolte, abych to odůvodnil. Současný právní stav neumožňuje, aby příslušný orgán státní správy zvýšil rychlost v tunelech na dálnicích. Projektování tunelů pozemních komunikací, kterou vydává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Citovaná norma je ale pouze stavebně technickým předpisem a nezohledňuje i další aspekty silniční dopravy.

Možnost vyhodnocení situace a zmocnění stanovit maximální rychlost přímo zákonem je systematičtější, než aby limit vycházel z technické normy. Při stanovení nejvyšší rychlosti se stejně v každém jednotlivém případě bude vycházet z technického stavu tunelu, vyhodnocení bezpečnosti provozu, hustoty provozu a také instalovaných bezpečnostních prvků v tunelu. Zvýšení rychlosti má podporu na straně Ředitelství silnic a dálnic, které se v minulosti vyjádřilo, že technický stav a zabezpečení českých tunelů navýšení rychlosti umožňuje, například tunel Valík u Plzně na dálnici směr Rozvadov. Návrh zákona vychází ze stavu tunelů v České republice, které patří k nejbezpečnějším v Evropské unii, a s ohledem na jejich zabezpečení a technický stav, jednak řídicí a kamerový systém, osvětlení, detekce požárů a dopravní značení obvykle proměnlivé. Proto jsou tedy na vyšší rychlost tyto tunely připraveny.

Nová právní úprava vychází vstříc plynulému dopravnímu provozu při zachování jeho bezpečnosti. Do vybudování sítě dálničních tunelů se investovaly vysoké finanční prostředky, aby se kladl silný důraz na bezpečnost provozu a technické parametry. Je proto zbytečné omezovat dopravní provoz v místech, kde k tomu není důvod. Zvýšení rychlosti v tunelech, které mají odpovídající prvky bezpečnosti, přispěje k plynulosti dopravního provozu a posílí podnikatelské prostředí, neboť přispěje ke zlepšení logistiky. Stávající právní úprava konstatuje, že osobě, která řídí motorové vozidlo a není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti, se uloží pokuta v rozmezí 5 až 10 tisíc korun a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců.

Potvrzení od lékaře musí senioři vozit vždy s sebou. V případě řidičů seniorů, kterým pouze propadne posudek o zdravotní způsobilosti, jsou meze možné pokuty příliš vysoké a měly by vycházet ze skutečnosti, že důchodce patří mezi nízkopříjmové skupiny obyvatel. Jen pro srovnání, tento přestupek je postaven na roveň řízení pod vlivem návykové látky, tedy alkoholu nebo drog, což důchodce určitě nedělá. Předložená právní úprava stanoví, aby osobám starším 68 let věku, kterým propadne posudek o zdravotní způsobilosti, byla uložena pokuta pouze ve výši do tisíce korun. V praxi se běžně stává, že senioři nemají povědomí, že lékařskou kontrolu musí absolvovat každé dva roky, pokud jsou starší 68 let věku. Nejedná se o závažné porušení dopravních předpisů, a proto není nutné požadovat vysokou částku za jejich porušení, neboť se jedná o formální nedostatek. Může se tedy stát, že důchodce, který má dva dny propadlou tuto prohlídku, zaplatí takto nehoráznou částku a dostane se do dluhové pasti. Ponechává se oprávnění správního orgánu, aby uložil zákaz řízení vozidel, tedy tento řidič samozřejmě může dostat zákaz řízení vozidel. Ale ta pokuta je pro důchodce naprosto likvidační. Úprava umožňuje, aby správní orgán na základě vyhodnocení všech okolností přestupku uložil řidiči, který je starší 68 let věku a nedisponuje platným posudkem o zdravotní způsobilosti, pokutu v nižší výši tisíc korun, než která může být uložena ostatním osobám. Předložená právní úprava umožňuje snížit pokutu důchodcům, kterým propadne posudek o zdravotní způsobilosti. V dnešní době, kdy je přemíra informací, jež se často liší, se běžně objevují případy, kdy povinné osoby si neuvědomí, že po dosažení 68 let věku musí každé dva roky absolvovat lékařskou prohlídku za účelem vydání posudku o způsobilosti řídit. Vysoké pokuty představují významný zásah do rozpočtu těchto osob v důchodovém věku a pro některé z nich mohou být naprosto likvidační a mohou je přivést do dluhové pasti. Posuzování výše pokuty nevylučuje aplikaci správního uvážení, takže bude vždy individuální s ohledem na všechny okolnosti případu a bude záležet na rozhodnutí příslušného orgánu, který může zohlednit například délku odskočení platnosti zdravotního posudku či opakování stejného přestupku. K účinnosti.

Děkuji za pozornost. Ještě se přihlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu v podrobné rozpravě. Děkuji, pane poslanče. Prosím máte slovo.

Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, já jsem využil předloženého návrhu zákona pana poslance Dolínka k tomu, abych se pokusil udělat něco s vozidly, která nám zůstávají na dálnicích a která nejsou vždy včas odtažena nebo odstraněna z komunikace a způsobují velké kolony, převážně tedy na dálnicích.